My se tady bavíme o té politické situaci, o tom, kdo co měl kdy udělat, porušil jaký článek smlouvy, ale já bych rád upozornil na tu zásadní věc, kterou tady cítím.

Opravdu je dneska potřeba si především uvědomit to, že v určité části světa trpí lidé, že v určité části světa dochází ke zločinům, které bychom neměli váhat označit za válečné zločiny. A my bychom měli být jako Česká republika skutečně aktivním členem mezinárodního společenství a držet se dobré tradice české a československé zahraniční politiky, která dlouhodobě upozorňovala na porušování lidských práv všude ve světě, naší zahraniční politiky, které vždycky bylo blízké pomáhat lidem a pomáhat jim právě v oblastech, kde jsou lidé postiženi. Já jsem dnes kontaktoval mnohokrát zde zmiňovanou i v negativním světle neziskovou organizaci Člověk v tísni. A je potřeba si uvědomit, že naši občané, naši humanitární pracovníci v současné době v této oblasti jsou, pracují, tuto oblast budou muset pravděpodobně opustit, ale bylo by dobré, kdyby naše vláda a naše politická reprezentace, naše diplomacie myslely i na to, že tito lidé si zaslouží podporu, a měli bychom dostát i tomu, co České republice dělá dobré jméno, abychom v této oblasti byli schopni poskytnout účinnou humanitární pomoc všem trpícím. My jako klub STAN se plně ztotožňujeme se všemi body usnesení, o kterých bude Poslanecká sněmovna hlasovat, ale dovolte mi nakonec říci přece jen jednu větu. Mně je skutečně líto, že jsme v proslovu premiéra vlády České republiky právě na začátku neslyšeli ta slova, která jsme asi všichni trochu očekávali.

K tomu tady v Poslanecké sněmovně nedošlo. A já si skutečně myslím, že jsme byli svědky projevu, který prostě nebyl hoden úřadu premiéra vlády České republiky. Byl to projev plný obhajování vlastní osoby, ale nebyl to projev státníka, který by jasně a pregnantně definoval, co za hrůzu se v současné Sýrii odehrává. Je mi to líto a myslím si, že je to ve velkém kontrastu ke shodě, které dnes Poslanecká sněmovna dosáhla a byla schopna dosáhnout. Myslím si, že pan premiér propásl obrovskou šanci to svými slovy jako nejvyšší představitel exekutivy jenom podpořit. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám to, že předsedové všech poslaneckých klubů se sešli a společně vytvořili usnesení, se kterým ani my nezařazení poslanci, se kterými nebylo původně konzultováno, nemáme žádný zásadní problém.

Vůbec tady dnes nezaznělo, že i Spojené státy, které opustily své kurdské spojence, byly na území Sýrie také nelegálně.

Myslím si, že bude pouze dobře, když si tady společně uvědomíme, co nás dovedlo až do této situace, a řekneme světu, že to víme.